Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny Prosím, aby se slova ujal pan předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Pane předsedající, děkuji za slovo. My jsme na své první schůzi 15. listopadu přijali usnesení číslo 5, kterým jsme stanovili lhůty pro podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru, dále na kandidáty na předsedu Poslanecké sněmovny a na ověřovatele Poslanecké sněmovny. Prosím o dobrý pozor pro předsedy poslaneckých klubů, resp. vaše tajemníky ta lhůta je dnes do 17 hodin. Prosím tedy, aby jednotlivé kluby podaly své návrhy. My bereme na vědomí tu dohodu, resp. teď poslední hlasování, že mandátový a imunitní výbor bude mít 19 členů, a tedy podle tabulky poměrného zastoupení prosím, aby na volební komisi poslanecké kluby podaly své návrhy. Jaký bude jízdní řád? My ještě dnes v 18 hodin zasedneme, přijmeme usnesení na volební komisi. Mezi samotnou komisí a volbou musí být čtyřiadvacetihodinová lhůta, předpokládám tedy, že k té volbě samotné bude moci dojít asi ne v úterý večer, ale během středečního dne.

Tak, po té rozpravě a po dohodě, ke které jsme dospěli, to tedy znamená následující.

Takto teď ty počty vycházejí. Zároveň chci požádat... připomenout, omlouvám se, usnesení č. 5 volební komise, kde musím to říci pro stenozáznam pověřujeme tajemnici komise paní Václavíkovou, aby od poslaneckých klubů jménem volební komise přijímala všechny nominace a následně předsedy poslaneckých klubů o nich informovala. Takže ještě dnes večer, až zasedání komise skončí, tak tu informaci obdržíte, jak ty návrhy vypadají. Zároveň volební komise souhlasila s tím, že tajemnice může být přítomna ve volební místnosti v době konání tajných voleb a při zpracování jejich výsledků. A ode mne ještě jedna důležitá informace. My jsme se, kolegyně a kolegové, dohodli na té volební komisi, že v tuto chvíli na 17. hodinu máme vyhlášenou lhůtu na návrhy na předsedu Poslanecké sněmovny, dále do zmíněného mandátového a imunitního výboru a na ověřovatele Poslanecké sněmovny. A vzhledem k tomu, jaká byla praxe před čtyřmi roky, já jsem se díval do stenozáznamu, tehdy jsme stejným termínem ve stejný čas vyhlásili i návrh na nominace na místopředsedy Poslanecké sněmovny. Korektně říkám, že na komisi dohoda nebyla, že jsme tu lhůtu nevyhlašovali, ale po té dnešní debatě a i po tom, jak předpokládáme, že ta schůze bude vypadat, tak bych v tuto chvíli chtěl tuto lhůtu vyhlásit. Tedy rád bych za komisi vyhlásil a dal vám ke zvážení návrh na podání lhůty i na místopředsedy Poslanecké sněmovny, a to dnes do 17 hodin. Jenom snad vysvětlení pokud bychom to dneska neudělali, tak ta lhůta bude teprve vyhlášena ve středu a volba místopředsedů by se protahovala do pátku tohoto týdne. Pokud to dneska stihneme, můžeme ve středu po volbě předsedy zvolit i místopředsedy. Vím, mám avizovanou reakci, že kolegové nebudou všichni souhlasit. Snad za sebe chci říci, že i když v tuto chvíli ještě nevíme, neznáme ten počet místopředsedů, jak to bude vypadat, tak nominace samozřejmě je možné podat, ten seznam jmen může být teoreticky větší. Podle toho, jak až dojde k dohodě, jak se rozhodneme ve středu, tak podle toho pak pro vás budou připraveny hlasovací lístky. To znamená, že ať už počet místopředsedů by byl jedno, druhé nebo třetí číslo, tak vždycky na těch lístcích budeme vybírat ze všech návrhů, které budou podány, a pouze ten počet, o kterém Sněmovna rozhodne. Děkuji za pozornost.

Tak já bych chtěl, aby mě poslouchal pan poslanec Kolovratník.

Ta lhůta skončí za 75 minut.

Pokud by komise chtěla vyhlásit lhůty na místopředsedy, tak bychom museli teď přerušit jednání schůze, komise by se musela sejít a lhůty vyhlásit. Pokud tomu tak nebude, tak je možné vyhlásit pouze tyto lhůty. Ale nechám vystoupit všechny přihlášené, pokud budou trvat na svých vystoupeních. Dámy a pánové, není pravda, že jsme se nedohodli na volební komisi. Na volební komisi proběhla docela obsáhlá debata a naopak volební komise, pane předsedo volební komise prostřednictvím pana předsedajícího, se dohodla na tom, že se vyhlásí pouze nominace na předsedu, ověřovatele zápisu a členy výboru. To znamená, není pravdou, že by se volební komise o tom nedohodla. Naopak se dohodla, výsledkem této dohody je usnesení. Ten se podle mě může dát za poslanecký klub, ale ne za volební komisi.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, jako člen volební komise musím říct, že jsem v této ctihodné Sněmovně necelé tři hodiny a nestačím se divit. Takže přesně to, co říkal můj předřečník, je pravdou. Tak ji zrušme, ať volební komise rovná se kolega Kolovratník, a pak si můžeme všechny tyto procedury ušetřit.

Ale já věřím, že to, co se dohodlo, skutečně platí.